Premiér Sobotka v této souvislosti často mluví o nemorálním jednání a porušování slibů ze strany Zdeňka Bakaly.

Ještě pan poslanec Novotný. Děkuji za slovo.

Já osobně si to nemyslím, že by to bylo takto vyhroceno. Jsem velmi rád, že vláda se postavila k problému v Severomoravském kraji tak, jak se postavila, a že se snaží řešit tento problém, který si myslím, že vláda určitě nezavinila.

Takže bych to tady chtěl zdůraznit, že je potřeba i myslet na horníky na Sokolovsku.

Tak ještě jedna faktická poznámka pan poslanec Luzar. Vážený pane předsedo, já jenom pro stenozáznam Moravskoslezský kraj, ne Severomoravský kraj, už nějakých pár desítek let. Tak ještě jedna faktická poznámka pan poslanec Hájek.

Přežilo feudalismus, přežilo raný kapitalismus, přežilo Hitlera, přežilo socialismus, a nepřežilo novodobý český kapitalismus. To je smutné, velmi smutné.

Tady pan premiér hovořil o tom, kdo nese vinu. To oni, to oni. Dneska jsme v situaci, kdy skutečně hrozí kolaps v Moravskoslezském kraji. Já jsem měl jednání, jsem zastupitel v hornickém městě Orlová, které je velmi, velmi razantně postiženo, nebo respektive závisí na tomto průmyslu. A vláda v této chvíli řeší situaci horníků, šachet, ale neřeší situaci tady těchto malých zaměstnavatelů, kteří jsou připraveni přežít, ale v této chvíli potřebují pomocnou ruku a bohužel tuhle pomocnou ruku zatím nemají.

Takže já využívám tohoto svého proslovu, abych apeloval na vládu , aby skutečně začala aktivně řešit nejenom otázku horníků, ale i firem, které na to navazují. Děkuji za pochopení. Teď má faktickou poznámku pan ministr Mládek, po něm pan poslanec Černoch, potom paní poslankyně Aulická, potom paní poslankyně Havlová a potom pan premiér s přednostním právem. Ale faktické mají přednost. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi faktickou reakci na vystoupení pana kolegy Grebeníčka o tom, co je příčinou toho, že situace v ostravských dolech je obtížná.

Chtěl bych ovšem s plnou vážností říci, že za to opravdu nemůže Evropská unie a vstup do ní. Koneckonců dlouho po vstupu ty doly docela dobře prosperovaly. Těch příčin je celá řada. Ve světě je spousta zemí, které produkují uhlí velmi levně, většinou je těží povrchově.

A všechny tyto země měly ambici vozit uhlí do Číny.

A ještě reakci na problémy malých zaměstnavatelů.

Děkuji za slovo.

Stále tady visí 52 miliard, 52 miliard korun, které utekly. A jestli to bylo opomenutí, jestli to byl záměr, nebo jestli byl pan premiér, nebo tehdy pan ministr financí, tak naivní, že se nechal oklamat panem Bakalou, tak už je ale jeho problém. Ať za to zaplatí. To je jediná cesta, jakým způsobem to řešit. A vlády? Vlády tady byly, nikdo to neřešil.

Opět se to neřešilo.